Není to pravda, že jsme vzali návrh a pouze jsme ho přejmenovali. My jsme snížili věk dětí, my jsme zavedli na základě zkušeností z posledních šesti, sedmi let sankční mechanismus, zavedli jsme průběžné vzdělávání, snažíme se zvyšovat kvalitu pečujících osob, i když přiznávám, že ta změna je s otazníkem.

Poslední poznámka: pokud budeme mít základní síť, tak zde nebude prostor pro byznys.

A my to měníme v této novele zákona, to je taky důležité říci.

Nikdo to nechce likvidovat, nikdo je nechce likvidovat. My se snažíme vytvořit systém, který bude fungovat pro všechny. Opravdu mě to velmi mrzí, ale jsem přesvědčena, že jsme se v rámci současných možností snažili vytvořit nejlepší možný systém. Vystoupení paní ministryně vyvolalo mnoho faktických poznámek.

Já bych nejprve upozornil paní ministryni, že se může hlásit k faktickým poznámkám jako všichni ostatní, tak aby tady pak nemusela brečet, že se hodinu nedostala ke slovu. Můžete se přihlásit jako všichni ostatní. Každopádně bych vás poprosil o nějaké racionální zdůvodnění toho vašeho socialistického nesmyslu, že pomáháte rodičům tím, že jim zastropujete částku, co můžou zaplatit za tu dětskou skupinu. Vždyť výsledkem je, že ta služba prostě nebude!

A vy tím, že to zastropujete, tak některé ty služby, které budou nákladnější, prostě nebudou existovat, a tím pádem rodiče tam ty děti nebudou moci dát nebo je budou dávat do soukromých školek ještě za víc peněz, a nikomu tím nepomůžete.

Každopádně řešme náklady těch skupin, ale ty jsou třeba ve velkých městech diametrálně odlišné od malých obcí. Prostě někde ty peníze jsou potřeba, nebo třeba chtějí rodiče mít tu skupinu o menším počtu dětí, jsou ochotni si za to připlatit a nevidím žádný důvod jim to zakazovat. A zdůrazňuji, i pro lidi s průměrným platem to je služba, která může být zajímavá. Vždyť oni jsou snad schopni se rozhodnout. Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Jana Černochová. Tak prosím. Děkuju, pane místopředsedo. Velice telegraficky: Paní ministryně, to muselo být mrzuté, když nevzali vaše dítě na Praze 8 a odpověděli vám, jak odpověděli. Hádejte, kdo tam byl v koalici? Jinak nevím, kde berete informaci, že nechceme jesle? My jesle chceme, já dokonce na Praze 2 mám dvoje jesle! Ale chci i ty dětské skupiny a mám dětské skupiny.

A netvrďte nám, že nechceme jesle, že snad nechceme ani to slovo používat.

Tak prosím. Vážené kolegyně, kolegové, já bych rád ubezpečil paní ministryni, samozřejmě chápu její slova, úplně chápu její slova, protože máme tady možnost evropských peněz.